Návrh uvede za skupinu navrhovatelů pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, aby se ujal slova. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové, krátce se vyjádřím k poslanecké novele zákona o dětské skupině, kterou spolu se mnou předkládá celkem 95 poslanců. Poslanecká novela řeší nejproblematičtější místo zákona o dětské skupině. Dává možnost dobrovolné či volitelné registrace poskytovatele služeb. Lesní mateřské školy, dětské kluby a další předškolní i mládežnické organizace tak budou moci nadále existovat a provozovat svoji činnost. Novela dále řeší otázku daňového zvýhodnění zřizovatelů a rodičů, některé terminologické úpravy a zrušení tzv. přechodného období pro dotčené organizace. Novela byla diskutována se zástupci všech poslaneckých klubů kromě KSČM, která přizvání k této diskusi odmítla. Byla rovněž diskutována se zástupci České rady dětí a mládeže, Asociace lesních mateřských škol a Člověka v tísni. Je tedy konsenzem napříč politickými stranami i dotčenými organizacemi. Materiál byl připomínkován vládou. Připomínky k definici příjemce daňového zvýhodnění, k úpravám činnosti a pojmosloví byly předkladateli akceptovány, a to prostřednictvím pozměňovacího návrhu Františka Adámka. Novela zákona o dětské skupině byla projednána ve stálé komisi pro rodinu, podporu získala ve školském výboru a v sociálním výboru byla podpořena včetně zmíněného pozměňovacího návrhu. Přijetím poslanecké novely zákona o dětské skupině vyřešíme palčivou situaci a nejistotu mnoha rodin s dětmi, které využívají těchto dosud velmi dobře fungujících předškolních zařízení a dalších mládežnických organizací. Naplněním příslibu předsedů poslaneckých klubů, koaličních poslaneckých klubů a následnou schopností jednat napříč politickými kluby ve prospěch věci určitě také přispějeme k lepšímu pohledu na práci Poslanecké sněmovny a dokážeme, že nás problémy občanů zajímají a že je chceme a dovedeme řešit. Děkuji za pozornost a děkuji také všem zástupcům poslaneckých klubů, kteří se ve věci novely angažovali, a prosím vás o podporu této novely. Děkuji panu zástupci navrhovatelů a musím konstatovat několik skutečností, které se týkají tohoto tisku.

Mimo jiné to konstatoval i pan navrhovatel.

Navrhuji tedy, abychom výbor pro sociální politiku určili výborem garančním. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Můžeme tedy o tomto návrhu, který jsem předložil v souladu s jednáním organizačního výboru, hlasovat. Nejdříve vás všechny odhlásím, protože se změnila přítomnost, omlouvám se. Kolega Chvojka se hlásí k faktické? Jakmile se ustálí počet přítomných, nechám hlasovat o tom, že výbor pro sociální politiku určuje Poslanecká sněmovna výborem garančním.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.